Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže doprojednáme tento bod. Tak já teď přečtu jednu omluvu.

Nyní bude ta lhůta prodloužena pro elektronické daňové přiznání o měsíc.

A pomůže to do budoucna i státnímu rozpočtu. Děkuji. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan senátor? Takže paní ministryně, vy máte zájem? Tak pan senátor má zájem. Já se ptám jenom paní ministryně, jestli má také zájem. Takže po panu senátorovi. Takže pan senátor Tomáš Goláň má slovo.

A já nejsem vůbec politicky angažovaný a prosím vás, abyste tady odložili to politikum. Protože jsem nezávislý a jsem hlavně jako odborník. I když vás to asi rozesmálo, tak prostě ty věci jsou odborné. A dneska vidíme dole prostě, že jsou statisíce lidí v problémech a čekají na nějaký vzkaz, na nějaké světlo na konci tunelu. A já vás prosím, abyste jim to světlo v podobě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu dali a ten vzkaz dolů lidem poslali, že na ně myslíte.

Je to technická debata. Kdyby se přijala senátní verze, bude to chaos. Bude to obrovské riziko, které ponese Ministerstvo financí, potažmo naše vláda. Teď ukázala tato krize, jak je to velmi důležité. Takže tolik bych řekla na úvod. Prostě my jsme tady debatovali velice dlouho o tom, že prostě nemůže být ta lhůta zkrácena, pokud má být vracen odpočet formou zálohy. Já jsem si uvědomila, já jsem to navrhovala i v Senátu, á jsem říkala: pojďme to posunout tu účinnost.

A vysvětlovala jsem, proč není možné to dodržet. Že prostě toto je minimální lhůta, pokud má správce daně provést jedno párování, druhé párování a vracet prostě ten zálohový odpočet. A vysvětlovala jsem jednu věc.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

Prosím pěkně, vzhledem k tomu, že ta záloha se stanovuje až v rámci kontrolní činnosti, buďte tak velmi laskavá, teď nám pojďte říct jeden jediný úkon, který musí nastat navíc v rámci vyhledávací a prověřovací činnosti, abyste na to potřebovali o padesát procent víc času. Protože to, co říkáte, je pravda, ale vztahuje se až na tu činnost, která se bude dít až po těch...

Vidím, že již nikdo nemá zájem vystoupit ani s přednostním právem. Tak pan předseda Kalousek. Jenom konstatuji, že na tuto kruciální otázku není paní ministryně schopna odpovědět.

Takže to hlasování je vlastně nulitní.